Děkuji. Paní ministryně.

Já si nejsem vědoma, že by nějaká taková instrukce šla. A jinak obecně náhrada škody se řídí předpisy, které vy určitě znáte.

Pan předseda Michálek. Pan poslanec Munzar mi sdělil, že tam je interní pokyn, takže bych byl možná rád, aby to bylo nějakým způsobem doplněno.

Děkuji. Rozhodně by ho nevydalo Ministerstvo financí.

Aspoň takto hovoří veřejné zdroje. Já jsem se na to ve své interpelaci ptal, nebylo to nějakým způsobem v té písemné odpovědi zpochybněno. Předpokládám tak tedy, paní ministryně, že takový interní pokyn na Finanční správě byl vydán. Děkuji. Paní ministryně chce reagovat.

Děkuji. Pan předseda Michálek. Já jsem tedy chtěl poprosit, jestli by nás paní ministryně mohla informovat o tom skutečném stavu věcí, až si zjistí podklady k té interpelaci, jestli tam nějaký pokyn šel, jaký byl jeho obsah, a abychom měli ujištění, že se bude postupovat v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. Protože pokud se dostaneme do stavu, kdy vláda nebude respektovat právní názory dovozené z právního řádu České republiky, tak si myslím, že to bude velmi špatný stav. Děkuji.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Munzara, který chce, aby Sněmovna svým usnesením vyslovila nesouhlasné stanovisko.

Kdo je proti?

Pan poslanec už je za řečnickým pultem. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já teď budu asi stručnější, než jsem byl v předchozím případě.

To znamená, že tyto informace v médiích se nezakládají na pravdě, jak jsem pochopil.

A de facto o zařazení tohoto bodu jsem požádal, abyste se mohli s interpelací a odpovědí na ni seznámit.

Děkuji, pane poslanče. Zahajuji rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Mohu to doplnit o to, že Finanční správa, vlastně dneska převážná část zaměstnanců, většina, podléhá zákonu o státní službě, tzn. prostě přesně stanoveným zde uvedeným pravidlům.

Skutečně je tam jeden případ, který šetří orgány činné v trestním řízení.

Děkuji vám. Děkuji.